I proto mně chybí velmi citelně, osobně mně chybí v tom programovém prohlášení zákon o celostátním referendu. Proč se bojíme se zeptat lidí na takové otázky jako: Jste pro to, aby mohli uzavřít občanský sňatek stejnopohlavní páry?

Ale sociální práva, tam jsou ty největší slabiny.

Nemůžu a nemám prostor to tady číst. Pak jsme vydali Desatero doporučení týkající se rodin a dětí v rámci koronaviru.

Vznikl také nový vládní výbor, perfektně vedený, výbor pro lidská práva a moderní technologie.

To jenom jako konkrétní příklad.